Já to nezpochybňuji, tento výdaj. Měla. Čtyři miliardy, pokud mě paměť neklame.

No měla. Jenom ty dvě položky, 12 mld., vůbec nesouvisí s krizí.

Musíme ale říct tu větu správně. Oddlužili některé nemocnice některé, které byly v první linii.

No byla by to potřeba. Nevím, kolik by to bylo, nenavrhuji to.

A už jenom tyto tři nebo čtyři položky jsou víc než plánované saldo státního rozpočtu, které vládní většina schválila v prosinci loňského roku.

Ty zdroje se prostě liší. Když se na ně podíváme, tak jsou to kroky, které bezesporu my jako občanští demokraté jsme podporovali, podporujeme a hodnotíme jako správné.

Což se ještě neprojevilo. Jsou tam sice absurdní parametry, na které paní ministryně práce a sociálních věcí vlastně rezignovala, odmítla se jimi zabývat.

Ale to je zodpovědnost paní ministryně práce a sociálních věcí.

Ale to byl přístup paní ministryně Maláčové. To byly dobré kroky, ty podporujeme.

Já jsem rád, že to zavnímala. Nicméně pro nás má kompenzační bonus charakter sociální dávky. Na rozdíl od úlevy ze sociálního pojištění. Protože to byli lidé, kterým vláda, to vůbec nekritizuji, ze dne na den zavřela provozovny, nemohli podnikat a 15 tisíc čistého měsíčně přece není na rozvoj firmy, to máte na to, abyste nějak uživili rodinu.

To zatím nekončí, ještě pořád mohou žádat, takže ten účet není. Myslím, že máme účet za první kompenzační období.

Ale má to charakter sociální dávky. Stejný charakter sociální dávky má druhý velký výdaj, to je ošetřovné ať už pro zaměstnance, nebo pro OSVČ. Taky uvidíme.

První jsou skutečně podpora podnikání nebo ekonomiky, ty druhé spíš sociální dávky, ale všechny byly správně. Ale pak už skoro nic. Pak už skoro nic.

Pro ty nejmenší firmy ať nemění parametry. Kdybychom to sociální odpustili do konce roku, tak je to 18 mld. pro 88 % zaměstnanců.

Ale pokud chceme říkat, že se má investovat třeba i do lidí, do zaměstnanců, udržet pracovní místa, tak těchto 18 mld., které stát nevybere, najde dobré hospodáře. Nebudou muset třeba propouštět. Mohou něco zakoupit, a tím oživit ekonomiku.